Čím my se teď ještě zabýváme s panem policejním prezidentem samotný průměrný plat policistů není špatný, co je ale horší, je nástupní hladina, za kolik nastupují noví policisté, kde je částka poměrně nízká, přestává být na pracovním trhu konkurenceschopná.

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji moc.

Vážený pane ministře a vážený pane ministře, obracejí se na mě jako na poslance za Moravskoslezský kraj ředitelé základních škol.

V jednom konkrétním případě, a detaily potom rád předám, by ukrajinské děti vzhledem k jejich počtu vydaly na celou jednu třídu, to znamená 30 dětí, uvítali proto možnost zaměstnat ukrajinského asistenta, v tomto případě přímo rodiče jednoho ze žáků, který splňuje podmínky pro takového asistenta. Tato konkrétní osoba má již od 8. června zažádáno o prodloužení pobytové karty, avšak Ministerstvo vnitra stále nerozhodlo, a bez pobytové karty není možné tohoto člověka zaměstnat. Vznikla tedy patová situace.

Děkuji moc. Děkuji. Prosím pana ministra školství.

Určitě to je dobře zjistit, jestli to není systémový problém, my zatím ty informace tohoto typu nemáme.

Taktéž děkuji.

Děkuji moc, děkuji. Vidím, už se nebude reagovat, tak prosím dalšího přihlášeného. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Chci jen připomenout raketový nárůst cen průmyslových hnojiv, a to, že ty ceny letí raketově nahoru, ještě neznamená, že nemůže dojít k úplnému zastavení výroby průmyslových hnojiv. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz.

Návrh vyhlášky již existuje, v pracovní skupině byl projednán jak Ministerstvem zemědělství, v pracovní skupině je už definitivní návrh, připravujeme ho do mezirezortního připomínkového řízení. A protože to není vyhláška, není zákon, nebude procházet Poslaneckou sněmovnou ani Senátem, ale končí vyhlášením u nás, schválením na Ministerstvu životního prostředí.